K tomu bych přibalil jednu konkrétní záležitost, která mě nutila tu situaci řešit, byla tady panem premiérem vzpomenuta, a to je, že pan ředitel CzechInvestu odvolal svého dvanáct let pracujícího klíčového náměstka pro divizi podpory malého a středního podnikání. Přitom pan Kučera pracoval čtyři roky v této firmě. Jestli odvoláte takovéhoto člověka, měl jste na to čtyři roky, abyste poznal, co v tom člověku je.

Pokud budu poptán nebo v diskusi vyzván k dalšímu komentáři, rád ho podám. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. To znamená, nebudu tady probírat, co děláme na ministerstvu.

Já bych ráda upozornila na jednu věc.

A ten není pořízen teď pro tuto schůzi. Skutečně, věřte že ne. Má příslušné datum a takto je stanoven.

Kontrola GIBSu byla zahájena nejen na základě podnětu pana premiéra, to byl pouze jeden z podnětů, ale na základě celé řady podnětů, které tento odbor má k dispozici, které já jsem neviděla a ani vidět nechci.

Kontrolu provádějí na základě takovéhoto manuálu. Ten existuje na Ministerstvu financí.

Ale já jsem velmi pokorný člověk a jsem ochotna se poučit z jakýchkoliv zkušeností kohokoliv, mně je jedno bez ohledu na jeho politické zařazení. Takže jsem se zajímala, jak to bylo dříve. To mě logicky zajímalo. Jestli to třeba nelze dělat lépe.

Jestli to není možné dělat lépe.

V předávací dokumentaci z roku 2014 je pouze zpracována analýza rizik, která obsahuje seznam subjektů ke kontrole v tištěné podobě. Není tam žádný plán. Čili žádná konkrétní stopa tam není. Takže já skutečně nevím, jak lépe obhájit tu nestrannost. Já se nezajímám o tu kontrolu, ta kontrola si žije svým životem, provádějí ji kompetentní zaměstnanci. Výsledky kontroly budou prezentovány kontrolované osobě, nikomu jinému, a samozřejmě pokud se domnívá kontrolovaná osoba, že je všechno v pořádku, tak se nemá čeho bát. Toto jsou důvody, proč ta kontrola probíhá. Samozřejmě mám celou řadu čísel, tabulek na téma, kolik bylo kontrol na základě podnětů, jak byly vyhodnoceny, všechno má svoji stopu. Konkrétní. Tím vás nechci unavovat. Jsem schopna kdykoliv doložit a kdykoliv dodat.

Tam bylo osm sekcí a v současné chvíli je tam sekcí šest, což je číslo, které tradičně Ministerstvo financí mělo k dispozici.

Jednu obsazovat nebudu, necítím tu potřebu, a druhý politický náměstek je tam tolik let, že mi říkal, že už jsem jeho dvanáctý ministr, a mně je to v podstatě úplně jedno. Čili byl tam za všech předcházejících ministrů a zůstává tam dál, protože si ho nesmírně vážím. Stejně tak jsem nedávno zcela náhodně zjistila, aniž bych to zjišťovala, spíš ta informace se ke mně donesla, že jedna z odborných náměstkyň je členkou ČSSD. Je mi to srdečně jedno.

Co se týče ještě vystoupení pana předsedy Chvojky, dovolím si jednu malou poznámku a tím už úplně končím. Skutečně jsem uvítala jeho interpretaci zákona o státní službě. Tak to přesně je. Státní úředníci jsou chráněni. Jejich odvolání je možné jenom za striktně stanovených podmínek.